Cena těchto směsí je pro spotřebitele nižší v důsledku toho, že spotřebitel neodvádí státu spotřební daň z objemového podílu biosložky obsažené ve vysokoprocentní směsi.

Palivo je plně osvobozeno od spotřební daně ve výši 9,95 korun na litr a je určeno pro speciální vznětové motory a není určeno pro běžnou distribuci na veřejných čerpacích stanicích. Vysokoprocentní směsi jsou tedy ze strany státu daňově zvýhodněny. Za třetí.

Čistá biopaliva jsou tedy ze strany státu daňově zvýhodněna.

Kdo a kolikrát podpořil využívání biopaliv v Česku a o jaké povinnosti se jednalo, je uvedeno v následujících kapitolách.

Distributor má tak možnost buď do každého litru motorové nafty nechat přimíchat zákonem daný minimální podíl bionafty, respektive do každého litru motorového benzinu zákonem daný minimální podíl bioetanolu, nízkoprocentní směsi, nebo svoji povinnost za kalendářní rok může splnit distribucí, prodejem vysokoprocentních směsí nebo čistých biopaliv v případě kombinací obou možností, zatímco prodejem každého litru nízkoprocentní směsi stát od spotřebitele této směsi v ideálním případě inkasuje plnou výši spotřební daně za litr této směsi.

Minulé vlády a minulí poslanci a senátoři podpořili poptávku po vašich produktech a po produktech vašich biokonkurentů, avšak na úkor producentů standardních fosilních pohonných hmot na úkor producentů výroby ruské ropy, dneska můžeme dodat neboť distributorům předepsali minimální podíly biosložek, které musí prodat spolu se standardními fosilními pohonnými hmotami. Podaříli se vám konkurenci porazit, máte zajištěn dobrý byznys, kterým jednak pomáháte naplňovat povinnost České republiky danou evropskou a následně českou legislativou, a také jako zaměstnavatel se můžete podílet na zaměstnávání českých občanů především v oblasti zemědělství, díky čemuž můžete na daních odvádět státu nemalé finanční prostředky. Vaším obchodním zájmem také je, aby se vašich produktů, biosložek či biopaliv, prodalo co nejvíce.

Součet těchto minimálních prodaných litrů biopaliv biosložek totiž bude na konci roku stejný. A jaký je zájem konečného spotřebitele pohonných hmot? U nízkoprocentních směsí spotřebitel platí stejnou spotřební daň, jako kdyby palivo biosložku neobsahovalo.

Tvrzení, že stát oněmi miliardami, které nevybere v důsledku částečného nebo úplného osvobození vysokoprocentních směsí nebo čistých biopaliv od spotřební daně, přímo podporuje producenty biopaliv, je zavádějící. A teď to vláda nechce, protože tato vláda pro lidi nechce nic dělat. Je ale pravda, že tím stát zařídil zvýšení poptávky po produktech výrobců biopaliv, tedy zařídil zvýšení tržeb producentů biopaliv. Toto zvýšení tržeb může být zlomkem celkové částky darované státem spotřebitelům, může být stejné, může být však i vyšší.

Poslanci a střet zájmů aneb stručné shrnutí závěrů.

A které to byly vlády? No to byly všechno vlády stran stávající koalice od roku 2007, vždycky to chtěly.